2.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Zbyněk Stanjura a zpravodaj garančního výboru, tedy rozpočtového výboru, pan poslanec Jiří Havránek.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 254/3. Nyní se ptám pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, prosím, pane ministře, máte slovo. Hezké dopoledne.

My jsme slíbili, že zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony a na stejnou hranici posuneme možnost využití režimu paušální daně.

Ta vychází z nařízení Evropské unie o intervenci v mimořádné tržní situaci s cílem řešit vysoké ceny energie. Tady dochází občas ke zmatení pojmů, protože toto opatření, které je součástí tohoto zákona, je v evropské legislativě označeno jako solidární příspěvek.